Německo. Slovensko. Moc vás o to prosím.

A s politováním musím říct, že to je jenom špička ledovce.

Děkuji za slovo.

Připraví se Marek Benda a potom se připraví pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám takový apel na vládní koalici, aby se podařilo vyřešit nejistotu ohledně superhrubé mzdy.

I pro státní správu to je podstatné.

Já doufám, že ten týden bude dostatečná doba, aby vládní koalice tedy definitivně vyřešila, v jaké podobě toto opatření předloží. Skutečně si myslím, že by to bylo rozumné. Děkuji za podporu. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mám jenom jednu prosbu na pana předsedu Faltýnka vaším prostřednictvím, resp. případně pak na hlasování Sněmovny. On navrhoval, aby se zítra projednávaly všechny body, které jsou navrženy ve stavu legislativní nouze. Já chápu, že projednáme ty body, které byly předloženy Sněmovně minulý týden a kde už lhůty stanovené předsedou Sněmovny uplynuly.

Takže bych poprosil, buď aby pan předseda Faltýnek vzal tyhle tři návrhy zpět, anebo aby se o nich hlasovalo zvlášť, protože pokládám za korektní projednávat, tak jak jsme říkali, přednostně ty věci, které jsou tady již čtyři dny, ale ne ty věci, které přišly včera večer.

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolil bych si po domluvě s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO, panem kolegou Faltýnkem, i s paní ministryní Benešovou požádat o zařazení bodu číslo 16. Je to sněmovní tisk 545 novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. Jenom stručně popíšu situaci.

To samozřejmě vytváří poměrně enormní tlak i na předkladatele, to znamená na Ministerstvo spravedlnosti, protože je potřeba toto znění připravit a následně dát možnost nám poslancům k tomuto znění ve znění pozměňovacích návrhů přijatých na ÚPV načítat pozměňovací návrhy pro druhé čtení.

Čili je to i důležitý signál vůči veřejnosti, že nám není lhostejné současné exekuční prostředí v České republice a že tady to řešení máme a chceme ho dotáhnout do konce. Proto tedy navrhuji, abychom tento bod zařadili příští úterý znovu říkám, je to sněmovní tisk 545, dnes 16. bod abychom ho zařadili příští úterý jako první projednávaný bod odpoledne s tím, že ve druhém čtení bude tento bod pouze otevřen a následně zpravodajem bude požádáno o procedurální hlasování, kde ten tisk přerušíme, tak aby legislativa Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci i s naším podvýborem tady ve Sněmovně, abychom mohli připravit to znění, abychom potom mohli v nějakém horizontu jednoho měsíce dokončit druhé čtení zde ve Sněmovně. Mám to poznamenáno. To jsou všechny návrhy, které tady mám k hlasování.

Kdo je proti?

Nyní tedy pojedeme po těch návrzích, které tady mám poznamenány. Prosím. Já bych poprosil, ať už úřadující, nebo stálé předsedy poslaneckých klubů, aby se podívali na počty hlasujících.